Takže, pane předsedo Kováčiku prostřednictvím pana předsedajícího, přijdeteli s tímto tématem, ODS s vámi o tom ráda bude diskutovat. Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kováčik. Může reagovat. Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, pane předsedo, k panu předsedovi Fialovi. Jsem rád, vážený pane předsedo Fialo, že najdeme i společná témata.

Proto jsem také řekl, pokud pan ministr dopravy nepřijde s řešením, přijdeme s řešením my.

Jen krátce reakci na paní kolegyni Pekarovou Adamovou.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

S přednostním právem pan místopředseda Benešík. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem tady zaznamenal zvláštní logiku.

Zajímavá logika, beru. My jsme přesvědčeni o tom, že ten majetek skutečně existoval nebo existuje a že ho církevní organizace vlastnily, takže slovo údajné mně taky přijde velmi zvláštní.

Já vám děkuji. V tuto chvíli už nevidím nikoho, kdo by se hlásil s přednostním právem.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen. 1.

Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Mám zde faktickou poznámku pan poslanec Klaus. Ta platí? Máme obecnou rozpravu.

Prosím, máte slovo. Nemám přednostní právo, tak jsem se nemohl přihlásit předtím.